Z této netransparentnosti samozřejmě vyplývá ale velký problém.

Já nevím, zda je to pravda, a pevně doufám, že není, ale zdůrazňuji zase třikrát nevím to, protože ani Rada České televize ani tato Poslanecká sněmovna nemá skutečný obraz, jak Česká televize hospodaří. A myslím si, že na rozdíl od toho, abychom zasahovali do práce České televize, na obraz o jejím hospodaření právo máme, protože jsou to skutečně veřejné peníze.

Rád bych věděl, zda veřejné peníze, zda těch mých 135 korun, které posílám, využívá televize hospodárně, zda její projekty nejsou předražené, zda skutečně výkon odpovídá vložené investici. Já se tu občas potkávám s paní Marcovou, nebo Markovou, která nás poslance za peníze České televize přesvědčuje, že je všechno v pořádku. Ona mě už teď nezdraví, což je mi líto, protože je to velmi inteligentní a pohledná dáma, ale přesto budu říkat nikoli to, že Česká televize nemá něco v pořádku, to mi absolutně nepřísluší, já nechci mluvit o tom, jaká je, či není Česká televize. Já chci mluvit o tom, a budu to stále opakovat, že něco v pořádku nemá Rada České televize.

Pane kolego, já se omlouvám, ale poprosím všechny přítomné, aby se ztišili, protože hluk narůstá.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne, teď už ne za volební komisi, ale z funkce člena volebního mediálního výboru.

Nejdříve bych se rád obrátil na pana poslance Valentu. Prostřednictvím paní předsedající pane kolego, při vší úctě, a prosím, neberte to osobně, vy jste řekl na začátku, že váš předchozí projev, při prvním projednávání, byl dobrý skutek. Podle mě to byl strašný skutek. Pokusím se vysvětlit, proč to tak myslím. Vy jste zmiňoval jeden z pořadů České televize, nebo tu svoji argumentaci jste opíral o jeden z pořadů, tak já jsem se podíval do veřejně dostupných zdrojů a teď budu chvíli citovat: 2015 čestné uznání nadace Pro Bohemia a Syndikátu novinářů České republiky Média na pomoc památkám; 2011 čestná medaile Vojtěcha Náprstka Akademie věd České republiky za propagaci vědy;

Vy jste řekl, že televize, veřejnoprávní médium, má vysílat pouze se zaměřením na sledovanost, že má mít hodně sledované pořady. Proboha, kde jste k takovému názoru přišel? Přesně naopak! Veřejnoprávní média právě mají vysílat menšinové žánry, pořady, které nejsou mainstreamové a které nemají obří sledovanost. Já sám, a už jsem to tu několikrát říkal, jsem působil dvanáct let na pozici manažera veřejnoprávního Českého rozhlasu. Toto téma jsme v rozhlase denně diskutovali a pro rozhlas a pro televizi je to zadání v tomto smyslu naprosto stejné. Takže prosím, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, pokud máte ideový nesouhlas s jedním z pořadů televize, já to respektuji, nemusím s vámi souhlasit, ale myslím si, že o tento ideový nesouhlas bychom neměli opírat argumentaci o hospodaření veřejnoprávního média. Navíc připomínám, a už to řekl pan poslanec Jandák, bavíme se o hospodaření za rok 2013, takže kolegyně a kolegové, hovoříme o zprávě o hospodaření, která je vlastně o dění v tom veřejnoprávním médiu rok a půl zpátky. Kritizoval jste například účast České televize, resp. generálního ředitele, v EBU, v Evropské vysílací unii.

Kolegyně a kolegové, vám všem chci připomenout to, co před chvílí řekl Martin Komárek. Ta legislativa skutečně není ideální, v dnešní době fungujeme vlastně s velkým zpožděním, protože Sněmovna v jeden moment schvaluje u veřejnoprávních médií hospodaření, na podzim je to zpráva o činnosti. Chci vás upozornit a připomenout, my jsme ve výboru toto začali řešit a směřujeme ke změně legislativy, aby jak u televize, tak u rozhlasu obě zprávy byly sloučené dohromady, to znamená, abychom tu mohli diskutovat o činnosti, o kvalitě nebo nekvalitě jednotlivých pořadů propojeně právě s financováním a s náklady na ty jednotlivé pořady, aby ty zprávy byly shromážděné dohromady.

Rádi uslyšíme vaše názory. Musím se naprosto přiklonit k názoru pana poslance Stanjury: Pokud jste někdo měl připomínky k hospodaření televize za rok 2013, proč jste buď za námi nepřišel do mediálního výboru, nebo proč jste to nevzkázal přes mé kolegy? Výbor tuto zprávu schválil, resp. doporučil ke schválení, před půl rokem, tedy na podzim 2014. Nevím, jak vy sami, já sám bych za sebe neuměl argumentovat, proč najednou tuto zprávu neschvaluji, resp. proč se vyjadřuji proti ní.